Otázky jsou kolem ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Ostatně sociální demokraté jsou si toho vědomi a říkají, že vědí, že mají pouze tři ministry, potom je tam pan ministr Toman a potom nikdo neví, kdo přijde na ministerstvo zahraničí.

Nevím, jak s touto informací naložit, budu velmi ráda, když se dozvím, že to není pravda.

Chtěla bych se ještě pozastavit u jedné věci.

Ta migrace je popsána na straně 20 programového prohlášení vlády, kde cituji: Budeme důsledně potírat nelegální migraci, převaděčství a obchod s lidmi. Já jsem si vzpomněla, když jsme přijímali usnesení Poslanecké sněmovny, která se týkala migrace, byla jsem to já, kdo spolu s kolegy z Občanské demokratické strany předložil desetibodový návrh usnesení.

Pan předseda vlády nynější, tehdy ministr financí, tento návrh nepodpořil a tento návrh Poslanecká sněmovna nepřijala.

Poslední věc, kterou chci zmínit, se týká korupce.

Je jenom potřeba dodat, že ten mediální lynč se spustil v médiích vlastněných předsedou vlády, a nebylo to poprvé a určitě ne naposledy, na to by si měli všichni ti, kteří se dají do jeho služeb, zvykat. Chtěla bych ale vědět, proč k této věci byla svolána Bezpečnostní rada státu.

Pan ministr Metnar, který přebírá teď tuto funkci, říká, že to vyřeší do konce roku a že v tom, že se věcí zabývá Vojenská policie, nevidí jako žádnou překážku. Snad na úplný závěr bych chtěla ocitovat jednu věc, která mluví sama za sebe, není potřeba, abych k ní dodávala žádný komentář.

Já jsem přesvědčena, že z důvodů, o kterých jsem tady mluvila, z věcných i personálních, není možné, abychom degradovali dosavadní míru demokracie v naší zemi do podoby, kdy v čele vlády bude stát trestně stíhaný člověk se všemi těmi okolnostmi, které jsem zde zmínila. Je otázkou vaší a vím, že to je teď házení hrachu na zeď, nikdo z vás nezmění své přesvědčení, jenom jsem chtěla mluvit k těm, kteří nás poslouchají, aby věděli, pro co vy budete hlasovat, čemu vy dáte svůj souhlas, přestože tohle všechno víte.